Také děkuji. Další faktická poznámka, paní poslankyně Pastuchová. Připraví se k faktické poznámce jako další pan poslanec Kobza.

Děkuji. Prosím.

Já chci vědět, vážená vládo, jestli víte, že si zaděláváte na problém, protože to sociální napětí se otočí proti vám a proti nám. Děkuji. Děkuji.

Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Okamura. Chtěl bych připomenout, vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, že jsme opravdu v hybridní válce a každý týden na východě, na Ukrajině, umírají řádově stovky žen a mužů přímo v boji, umírá a trpí také mnoho civilistů. Tím, že nějakým způsobem se snažíme tuhle situaci zvládnout, podpořit i ty válečné uprchlíky, většinou tedy uprchlice, ženy a děti.

Včera a dnes jsem se zúčastnil konference o Indopacifiku, jsme skutečně propojeni, a tím, že se snažíme podpořit Ukrajince v této vážné situaci, která se za těch několik měsíců nezlepšila, jsme trošku unaveni, naše pozornost se otupila, ale ta situace zůstává stále stejně vážná. Nechceme naše občany strašit, máme je uklidňovat, ale teoreticky existují i velmi vážné scénáře, jak by se to mohlo i po té válečné stránce vyvíjet. Rusko má pořád k dispozici atomové zbraně. Takže tím, že podpoříme ukrajinské válečné uprchlíky, chráníme skutečně sami sebe, i ty sociálně slabší ženy a muže a děti v naší zemi. A chráníme i ty bezdomovce.

A zachovejme si lidskost. Děkuji vám. Následuje faktická poznámka pana poslance Kobzy.

Děkuji. Rád bych reagoval na to, co tady říkal pan ministr Jurečka, protože já se otázkou bezdomovectví zabývám celkem dlouho a do hloubky.

Takže to srovnání je úplně stejné, ale nejde jenom o ně, jde o to, že v novinách, na internetu se pohybují obrovské částky, které už byly spotřebovány, miliardy.

Děkuji za dodržení času. To byla poslední faktická poznámka. Vracíme se do obecné rozpravy, do které se nicméně už nikdo nehlásí.